To znamená, že vláda i Poslanecká sněmovna v minulém funkčním období pamatovaly na to, aby bylo spravedlivé, že pokud se někdo připravuje v rámci zemědělského oboru třeba na otázku veterinárního vzdělávání, tak aby obsah zkoušky z matematiky odpovídal RVP, odpovídal oboru a byly tomu přizpůsobeny didakticky a metodicky testy. Ale toto se už stalo. Stalo se to v lednu 2017.

Bez hodnocení dopadů regulace, bez připomínkového řízení, bez odborné debaty nepřichází absolutně v úvahu, bylo by to absolutně neodpovědné. To znamená, tato část tímto způsobem podle mého soudu vůbec nemůže být Parlamentem projednána. Co se týká matematiky a stávajícího stavu, kdy vše nasvědčuje tomu, že Ministerstvo školství změnilo radikálním způsobem svůj názor od července 2019, podotýkám, je to několik měsíců, nicméně stalo se tak, beru plně argument, který pan ministr školství uvedl. Ano, jedno z opatření pro náběh maturitní zkoušky objektivně nemohlo být splněno. Tady má ministr školství plnou pravdu. Takže v tuto chvíli sama za sebe určitě podpořím případný pozměňovací návrh, který by o tyto dva roky odložil náběh společné části maturitní zkoušky, aby spravedlivě na tuto změnu, která je objektivní, bylo reagováno. Osobně se domnívám, že takto je to poctivé.

Ministerstvo školství ústy svých úředníků možná bylo více skeptické, než, pevně věřím, je pan ministr.

Někdo to tady zmínil, myslím, že kolega Baxa. Také navštěvuji zemědělské obory, zemědělské školy. Absolvuji debaty se studenty a studentkami. A pravda je, že jestli je někde ta debata nejvášnivější, tak je to právě na zemědělských oborech.

Sama za sebe z hlediska zemědělských oborů, pokud nejsou zpracovány revize oborů středních odborných škol, pokud nejsou zpracovány revize rámcových vzdělávacích programů středních škol, pokud nedej bože nebudou zpracovány ani do konce funkčního období této vlády, potom navrhuji z hlediska klidu studentů těchto škol jednoduché řešení. Pokud tento problém existuje, nic nebrání ministrovi školství navrhnout je to jeden řádek, je to jednoduché rozšíření nařízení vlády o zemědělské obory tak, aby se na ně zkouška pokud ministerstvo není připraveno, nepřipravilo pro školy a pro studenty otázku realizace povinné matematiky k maturitě pro rok 2020, souhlasím, nemá smysl studenty stresovat. Má to ovšem jeden háček. Není to věc Poslanecké sněmovny. Není to odpovědnost poslanců a poslankyň. Je to možnost vlády na jedno hlasování. A již v pondělí se to může stát. To říkám zejména proto, že došlo k zavetování projednání v prvním čtení. Tak to není. Tato Sněmovna odložila start o pět let a stanovila úkoly, které mají někoho, kdo je má také odpracovat a naplnit.

Na rozdíl od ministra se domnívám, že to je především důsledek kvalitní výuky našich matematiků a matematiček na základních školách a středních odborných školách a gymnáziích, protože máme skvělé matematiky a matematičky.

Ano, ano. A mají jiné starosti ty učitelky matematiky, jenom pro vaši informaci, vážené kolegyně a kolegové. Mají starosti s rodiči. A také mají starosti se starosty.

Do toho tedy spadá i výuka metodou Hejného. Takže jenom si vás, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolím vyzvat, nepoužívejme, nebo ti, co to používají, opusťme ten argument, že jsou to ti hloupí matematici a matematičky, co neumí ty chytré děti naučit matematiku. Proč se tedy v posledních letech, to tady zaznělo, myslím, že zase kolega Baxa, ten je velmi dobře vždycky připraven, pane předsedající, vaším prostřednictvím, zmiňoval tady, četl sněmovně zkušenosti profesora matematiky na střední odborné škole.

A já vám řeknu, proč si myslím, že se to stalo.

Takže můj osobní názor je, že to zhoršení souvisí tady s tím. A pokud se týká slovních úloh a aplikované matematiky, v maturitě je to jenom velmi dobře, že tam jsou, ale chtěla bych vás mírně uvést, vážené kolegyně a kolegové, do deprese, protože matematici, když se jich ptám, od čeho se domnívají, že působí tedy řekněme neúspěch našich studentů a studentek, tak se dozvím to, že za to může čeština. Nic neumíme, proto to zrušíme. A jenom vysvětlím, o co jde.

Ony vlastně neporozumí slovně, na co se jich daná slovní úloha ptá. Tohle je realita.